Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych pro potřeby druhého čtení stručně připomněl návrh novely zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. Tento návrh byl vypracován na základě vyhodnocení dosavadního fungování Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, kdy se jako potřebné ukázalo přistoupit k výslovné úpravě nastavení pravidel vnitřního chodu úřadu.

Hlavním principem navrhovaných změn je posílení kolektivního prvku ve vedení úřadu. Za tímto účelem je navrženo vytvoření Kolegia úřadu jakožto vrcholného orgánu úřadu složeného z předsedy i členů úřadu. Ústřední manažerská role předsedy, který stojí v čele úřadu, řídí jeho činnost a považuje se za služební orgán, ale zůstává zachována.

Poslanecké sněmovně tento návrh v předloženém znění schválit. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji, pane ministře.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající, dobré dopoledne.

V rámci rozpravy bylo navrženo usnesení, nicméně byl navržen protinávrh jiného usnesení, o kterém se hlasovalo a jehož znění bylo kontrolní výborem přijato. Já bych vás s tímto zněním usnesení seznámil.

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky; III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. To je ze strany mé jako zpravodaje všechno.

Není zde přítomna, dobře. Děkuji.